Děkuji. V Dozorčí radě Státního fondu rozvoje bydlení skončilo funkční období 26. března panu Milanu Grmelovi, takže je zde jedno místo neobsazeno.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise tedy navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Za třetí, zvolenému členovi započne jeho čtyřleté funkční období dnem volby. Konec usnesení. A já nyní prosím, pane předsedající, abyste i tady otevřel rozpravu k navrženým kandidátům, případně ke způsobu volby, a poté poprosím o hlasování na tajnou volbu. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, nikdo se z místa nehlásí. Rozpravu končím.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.